Kdo je proti? Je to hlasování s pořadovým číslem 201. Návrh byl zamítnut. Pan ministr stanovisko?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl zamítnut. B36/6 z Ministerstva práce a sociálních věcí miliarda 800 milionů. Pan ministr stanovisko?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl zamítnut.

Návrh nebyl přijat. Pan ministr?

Návrh byl zamítnut. Pan ministr?

Přihlášeno je 178 poslankyň a poslanců, pro návrh 38, proti 120. Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut. Pan ministr?

Návrh byl zamítnut. Pan ministr?

Kdo je proti? Je to hlasování s pořadovým číslem 209. Návrh byl zamítnut. Pan ministr?

Návrh byl zamítnut. Stanovisko pana ministra? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Pan ministr?

Návrh byl zamítnut. Pan ministr?

Kdo je proti návrhu?

Návrh byl zamítnut. Stanoviska pana ministra?

Přihlášeno je 178 poslankyň a poslanců, pro návrh 31, proti 126. Návrh byl zamítnut.

Jedna miliarda. Jde o agregátní specifický ukazatel. Je to nehlasovatelné. V tom případě přistoupíme k dalšímu bodu. To jsme vyčerpali veškeré pozměňovací návrhy z druhého čtení.

Nyní bychom měli přistoupit k hlasování o doprovodných usneseních. O zákonu bychom měli hlasovat. S přednostním právem se hlásí pan předseda Kalousek. Já předám řízení schůze. Děkuji za slovo.

To jsem konečně učinil z tohoto místa při prvním čtení, když Sněmovna již schvalovala bilanci a saldo.